12.

Připomínám, že jsme ve druhém čtení a že projednávání tohoto bodu jsme přerušili, jak jsem uvedl, 28. června letošního roku na 16. schůzi po vystoupení navrhovatele a všech zpravodajů. Obecná rozprava nebyla ještě otevřena.

Ten už tak učinil.

Prvním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Tomáš Martínek. Děkuji za slovo.

V další části bych chtěl představit svůj pozměňovací návrh, který se týká sněmovního dokumentu 579.

Evropské obecné nařízení k ochraně osobních údajů GDPR, které má být do českého řádu implementováno, řeší problematiku zpracování dat mladistvých na internetu včetně věkové hranice dítěte, kdy je nutný souhlas zákonného zástupce se zpracováním údajů dítěte. Nařízení požaduje minimální věkovou hranici 16 let, ale dovoluje členským státům snížení této hranice až na 13 let.